Já vám děkuji. Jako další k pořadu schůze pan poslanec Stanislav Grospič.

Děkuji, pane předsedo.

A dovolte, abych navrhl tento bod napevno na čtvrtek tento týden 22. dubna po písemných interpelacích.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Dovolte mi jenom pár malinkých poznámek, abych se vrátil k jednání dnešního jednání grémia Poslanecké sněmovny. Tam já jsem aspoň odcházel s pocitem, a tak jsem i informoval své kolegy z našeho klubu na jednání klubu, že jsme se víceméně dohodli, že tento týden projednáme pouze nezbytně nutné věci související s krizovou situací ohledně koronaviru, a to jsou zákony poslané vládou ve stavu legislativní nouze a vratky ze Senátu.

Děkuji.

Jestliže nikdo s přednostním právem se nehlásí, jako další je přihlášen pan poslanec Jiří Mihola. Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu Informace vlády o upřesnění režimu na hraničních přechodech se sousedními státy a návrh řešení výjimek umožňující nutnou hospodářskou, vědeckou a výzkumnou spolupráci a spolupráci v oblasti vzdělávání.

Pevně věřím, že bychom mohli najít shodu mezi všemi kluby, protože když se rozhlédnu odprava přes střed doleva, tak ve všech klubech, pokud vím, je někdo, kdo pracuje aktivně, ne že je emeritní, ale aktivně v univerzitním prostředí nebo ve vědeckém prostředí, a určitě máte také v rámci příbuzenstva řadu studentů, kterých se to také bezprostředně týká. A ta věc, to není akademická debata teď, co by kdyby. A ta současná situace, vlastně kolegyně Pekarová Adamová na to poukazovala my chápeme mimořádnou situaci a různá mimořádná řešení a postupy.